Děkuji.

Garanční výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko nebylo přijato, a tudíž neutrální stanovisko. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji.

Stanovisko výboru mám... Teď se omlouvám.

Ano, je to tak. Prosím tedy další návrh.

Návrh je společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Nebylo přijato. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru nebylo přijato, tudíž neutrální stanovisko. Stanovisko navrhovatele?

Proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut.